Děkuji. Procedurálně tedy ještě jednou opakuji navrhuji hlasování o tom, že tady existují důvody, pro které Sněmovna bude hlasovat mimo ten běžný hlasovací termín o změně pořadu schůze. Tím důvodem pro mě je, že tento zákon má zásadní vztah ke státnímu rozpočtu, a byl bych rád, abychom ho projednali před stanovením harmonogramu projednání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, který je potom první odpoledne. Zazněl procedurální návrh, o kterém je potřeba, abychom hlasovali bezprostředně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat volebním bodům.

Zpochybňuji hlasování. Dobře, zazněl návrh na zpochybnění hlasování. Budeme o něm hlasovat. Je zde návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Ještě prosím, než dám hlasovat, je zde ještě žádost o kontrolu hlasování, pak dám hlasovat o námitce pana poslance.

Máte slovo, pokud si přejete se vyjádřit v hlasování. Dobře, takže stahujete námitku. Ano, děkuji, rozumím. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Já jsem už otevřel nebo zahájil jsem projednávání pevně zařazených bodů, ale musel jsem dát prostor poslancům, kteří prováděli kontrolu hlasování. Paní poslankyně ke kontrole hlasování. Vážený pane předsedající, kolegové mi řekli, že mám údajně na sjetině, že se zdržuji. Tímto způsobem nelze, paní poslankyně, postupovat. Odebírám vám slovo. Pan předseda Kalousek s přednostním právem.

Pane předsedo, neporušuji jednací řád, protože musím vyhovět námitkám ke kontrole hlasování. Jednám v souladu s jednacím řádem, odebral jsem nicméně slovo paní kolegyni, která nepostupovala při zpochybnění hlasování v souladu s jednacím řádem. Nyní budeme pokračovat v projednávání pevně zařazených bodů.